Matka sama prošla norskou pěstounskou péčí. Otec je Slovák, a Slovensko se proto rozhodlo do případu vstoupit a převzít diplomatickou ochranu, tedy učinilo něco, oč paní Michaláková marně žádá české úřady již čtvrtým rokem. Myslím si, že je tedy žádoucí tento případ projednat přednostně. Dovoluji si tedy požádat variantně za prvé hlasovat o zařazení tohoto bodu jako první pevně zařazený bod a za druhé, pokud neuspěji, tak na dnešní den jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost. Děkuji. Mám to zaznamenáno. Pan poslanec Koníček a po něm se hlásí paní poslankyně Nováková. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, teprve potřetí před vás předstupuji s žádostí o zařazení bodu informace vlády o průběhu církevních restitucí.

My jsme si s paní poslankyní Novákovou vysvětlili, že to nebyla přihláška k pořadu schůze, ale až do bodu číslo 1. Ještě elektronické přihlášky.

Děkuji, pane předsedo.

My se ptáme, kdo za to může. Buď má pravdu Ministerstvo financí a výběrové řízení bylo špatně vypsáno, nebo se v něm podvádělo, pak je vina na Ministerstvu pro místní rozvoj a tam by měly padat hlavy. Anebo má pravdu Ministerstvo pro místní rozvoj a vše bylo správné, chybně byl udělán audit, a protože nás to stálo stovky milionů, hlavy by měly padat na Ministerstvu financí.

Děkuji. Pan poslanec Volný.

Já jsem řešil předchozí žádost. Takže bod 8 za tyto body. Děkuji. Dobrý den pane předsedo, dámy a pánové.

Devatenáctého budu referovat o postupu ratifikace této smlouvy opět na Radě Evropy, tentokrát v Kišiněvě, a byla bych moc ráda, kdybych mohla říct, že se nám podařilo projít prvním čtením. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan poslanec Korte. Děkuji, pane předsedo.

Jenom nebylo řečeno, které zprávy. Děkuji pěkně. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí.

Děkuji za slovo.

Myslím si, že minimálně v tom prvním je to návrh zákona, na který čekají desetitisíce rodin. Takže je to bod 64, Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o stavebním spoření, sněmovní tisk číslo 425.

Oba dva body zítra po těch třech bodech, které se týkají České národní banky. Děkuji. Pan ministr Brabec má kartu číslo 17. Vzhledem k tomu, že nevidím další přihlášky do rozpravy, budeme vidím pana předsedu Kalouska. Děkuji za slovo.

My si přejeme dělat co nejméně nestandardních kroků a projednat to na řádné schůzi.